Děkuji panu poslanci Bendlovi za dodržení času. Nyní pan zpravodaj v rozpravě. Pan ministr jistě až v závěrečném slově bude reagovat. Děkuji za slovo. Budu velice stručný. Požádal jsem o slovo z jednoho důvodu, že jsem byl velice rád, že Senát vyslyšel diskusi jak na hospodářském výboru, tak i tady na plénu Poslanecké sněmovny, a pozměňovací návrhy, které přijal, a vrací nám s tím novelu tohoto zákona, jsou z mého hlediska jako poslance teď nemluvím za zpravodaje, mluvím za Šidla jsou přijatelné. Patřím k té skupině, která ohledně rychlosti měla značný problém, abychom překročili stanovenou maximální rychlost. Proto také jsem doporučil poslaneckému klubu KSČM při prvním projednávání na plénu, abychom nepodpořili tuto novelu zákona. Dostáváme předloženou variantu, která se stává přijatelnou, protože se vrací do našich původních pohledů a parametrů, které jsme k rychlostem na dálnicích první a druhé třídy měli.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu Šidlovi. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nechci dlouho zdržovat, jenom krátce. Já jsem ani vehementně neobhajoval, ale spíš kolegiálně souhlasil s tím, že policie by měla mít právo do toho zasahovat.

Děkuji panu ministrovi.

Stavy se nezměnily po posledním hlasování, tak rovnou přednesu návrh usnesení. Chcete odhlásit? Prosím, odhlásím vás všechny. Požádám o novou registraci.